Jeden je analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně, dále je tam návrh systému strategické komunikace, připravený Ministerstvem obrany právě na základě akčního plánu Národní strategie čelení hybridnímu působení.

Pane poslanče, váš čas, dvě minuty. Dobrý den. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Já se obracím s interpelací, která se věnuje jmenování členů komise pro kontrolu zpravodajských služeb.

Je pravdou, že se nepodařilo hlavně díky kritériím, která tehdy byla nastavena poměrně přísně tuto komisi obsadit ani za minulé vlády, kde došlo ještě na základě novely zákona o vojenském zpravodajství k jejich úpravě, a stala se tak terčem časté kritiky některých vašich současných ministrů o neschopnosti vlády naplnit tuto komisi a o tom, jaký vůbec má smysl. Teď jsme více než rok vaší vlády a já jsem se chtěl tedy zeptat, jak jste pokročili v obsazování této komise, ve které jste v době, kdy jste byli v opozici, měli jasno. A navíc, na konci funkčního období minulé vlády vznikl seznam deseti jmen, který byl k dispozici. Dostali ho i vaši poslanci a mohli jste z něj vybírat. Slovo má pan předseda vlády.

Vážený pane poslanče, děkuji za tu otázku. Jsem také přesvědčen, že orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky je důležitá věc a že bychom ho měli obsadit už jenom proto, aby všichni měli jistotu, že zpravodajské služby svými činnostmi na území České republiky neporušují zákony a nezasahují do základních práv a svobod. Víme, že zpravodajské služby byly v minulosti vystaveny kritice některých ústavních činitelů, kterou já tedy nepovažuji za vhodnou, ale pro celkovou atmosféru i pro jistotu, kterou může ta kontrola ze strany tohoto orgánu veřejnosti a nám všem dodat, je dobré, aby takovýto orgán byl.

Když řeknu, že ještě letos, může někdo namítnout: A proč to má tak dlouho trvat? No, ono to bude dlouho trvat právě proto, že i přes zmírnění podmínek pro výběr kandidátů do orgánů nezávislé kontroly zpravodajských služeb jenom připomínám, že byla zrušena podmínka právního vzdělání, vláda nemusí Sněmovně navrhovat dvojnásobný počet kandidátů, než je počet obsazovaných míst, a tak dál ten nominační proces je složitý, především proto, že zájemce musí předložit platné osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přísně tajné.

Takže je zde i objektivní problém, který prostě znamená, že se chystáme v nejbližší době vybrat předpokládaný počet členů orgánu nezávislé kontroly, a už teď víme, že tam budou lidé, kteří o to přísně tajné, o tento stupeň, budou teprve žádat, a i kdyby měli přednostní řešení prověrky ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, tak to prostě trvá devět měsíců plus minus.

Děkuji. Zeptám se...

Má poslanec zájem o doplňující otázku?

Děkuji. Pan premiér má zájem o odpověď. Ano, to je určitě důležitý posun v tom řízení a zlepšování činnosti zpravodajských služeb v České republice. Skutečně jsme zřídili poradce pro národní bezpečnost, tuto funkci vykonává Tomáš Pojar.

Jsem přesvědčen, že opravdu z těch všech důvodů, které jsem říkal na začátku, takovýto kontrolní orgán Česká republika by měla mít. Jenom tady ještě připomenu, že třeba pro výkon kontrolní činnosti má orgán nezávislé kontroly tak, jak je to nastaveno, právo požadovat od zpravodajské služby všechny potřebné informace o činnosti, které souvisejí s prováděnou kontrolou, a tak dál a tak dál.

Nakonec i Národní bezpečnostní poradce musí mít tu prověrku na stupeň na stupeň přísně tajné.

Děkuji.

Vážený pane premiére. Já bych... Takže chviličku, jestli vydržíme, mačkám dvě minuty.

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére.